A to, co je pro mě nejdůležitější argument, proč odmítnout tento návrh. Tak prosím, zkuste si tu realitu, tu každodenní praxi představit. V obcích, na městech je to tak, že tím opravdu nejvyšším orgánem, tím, kdo schvaluje na té nejvyšší úrovni, není starosta nebo primátor, ale je to právě zastupitelstvo. Právě zastupitelstvo ze zákona o obcích má tu nejvyšší pravomoc rozhodovat a dát konečný verdikt. A skutečně já si příliš v praxi nedovedu představit v té přímé volbě, jak starosta, který vzejde z nějakého vlastně jiného systému a neshodne se se svým zastupitelstvem, tak jak by něco takového mohlo fungovat. Jsem přesvědčen o tom a dávám za pravdu kolegům, že by spíše hrozila paralýza toho rozhodování. A možná ještě jednu věc k tomu dodám. Mně na tomhle návrhu se nelíbí to, že my tím vlastně nepřímo říkáme, že politika je něco špatného. Ti politici jsou špatní lidé, politické rozhodování je špatné, je to negativní. Prosím, nedávejme tyto signály!

Tady je to naopak z mého pohledu stejné jak mezi Sněmovnou, Parlamentem, tak jednotlivými obcemi. Já tedy budu pro zamítnutí tohoto návrhu a bohužel s ním nemohu souhlasit. Cítil jsem potřebu toto říct. Děkuji za pozornost. To byl poslední přihlášený do rozpravy. Není tomu tak, rozpravu končím. Pan zpravodaj tedy shrne rozpravu. Prosím, pane zpravodaji. Takže ještě jednou dobré odpoledne.

Kolegové argumentovali jinými návrhy ohledně ne nesmyslnosti, ale špatné volby argumentace tady přímé volby starostů pro obce do 1 500 obyvatel.

Děkuji.

Již tak mohu učinit. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat, tedy bylo přijato zamítnutí projednávání tohoto zákona. Tím tento projekt končí.